Navrhovaný finanční objem výdajového bloku zahraniční rozvojové spolupráce v rozpočtové kapitole Ministerstva zahraničních věcí obsahuje další položky, které jsou ve vedlejších výdajích, jako je transformační spolupráce, humanitární pomoc, příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí, obnova Sýrie a podobně, bez dostatečné specifikace. Proto navrhujeme přesun části těchto finančních prostředků do výdajového bloku rezerva na mimořádné výdaje a do všeobecné pokladní správy, protože navrhovaný objem tam je naopak velmi nízký a neodpovídá aktuální situaci a potenciálním rizikům nejrůznějšího typu. Víme všichni, že v poslední době zejména náš integrovaný záchranný systém musel čelit mnoha klimatickým kalamitám, a výdaje, které byly na něj plánovány s ohledem na to, jakým způsobem tyto kalamity nabývají na četnosti, bylo podle našeho názoru nutné zvýšit. Posílení části dávky osobám se zdravotním postižením v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, jelikož tento segment je dlouhodobě významně podfinancován a osoby se zdravotním postižením jsou, co se týče navyšování a valorizace jejich dávek, znevýhodněny.

Takže vás prosím, až budete schvalovat rozpočet, pomyslete na naše hasiče a záchranáře, pomyslete na naše lidi se zdravotním postižením, protože když ty peníze půjdou do zahraničí, tak na naše lidi budeme sbírat zase víčka. Děkuji vám.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu poměrně stručný.

A na druhou stranu tuto částku, tedy 300 mil. korun, bychom chtěli přesunout do bloku zajištění podpory velení Armády České republiky. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby finanční prostředky, o které budou sníženy plánované výdaje z výdajového okruhu zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil, byly použity pro zvýšení plánovaných výdajů pro výdajový okruh zajistit podporu velení Armády České republiky s důrazem na zvýšení počtu aktivních záloh, jejich intenzivní výcvik a zabezpečení. Toto opatření má za cíl zvýšení schopnosti aktivních záloh, případně nasazení při obraně státu. Z mého pohledu máme příliš mnoho zahraničních operací.

Zahraniční operace by neměly být prioritou armády. Priorita armády je zabezpečení obrany území našeho státu. Já také děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové.

Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma sněmovním dokumentům, které jsem nahrál do systému. Jde o sněmovní dokument číslo 159 a sněmovní dokument číslo 163, takže k těmto dvěma se přihlašuji a načítám je.

Proč to navrhujeme? Myslíme si, že bezpečnostní opatření na Hradě nepřispívají bezpečnosti a jenom stojí daňové poplatníky peníze.

Tam se naopak vytvářejí velké fronty lidí, vlastně se vytváří potenciální cíl pro teroristy. A i bezpečnostní experti říkají, že zatímco například kontroly na letišti smysl mají, tak v tom areálu Hradu do není uchopeno šťastně. Tak my jsme chtěli, aby symbolicky Sněmovna vyjádřila podporu tomu, že bezpečnostní opatření se mají v tom formátu, jak jsou, tzn. ty bariéry a závory, zrušit, a snížila tedy Hradu rozpočet o tuto konkrétní částku. Myslím si, že prevence alkoholismu je dobrá věc a snad celá Sněmovna by neměla problém toto podpořit.

Rezervy vidíme v kapitole Ministerstva vnitra, v provozních výdajích. Věříme, že úspory v rozsahu 3,9 % na provozu jsou zcela reálné. Proto tedy předávám tyto dva pozměňovací návrhy. Tak já děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.